Já v tuto chvíli asi nemám, co bych dodala. Já prostě podpořím těch 30 milionů, protože si říkám, je to otázka jakési koaliční dohody.

Mám tu tabulku tady.

Je to o tom, že musí být technicky perfektně napsaný a vydiskutovaný.

Souhlasím s tím, ale upozorňuji zase tam bude nějaký dopad na veřejné rozpočty.

Pracujeme na tom.

Není tomu tak.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

A to by mě zajímalo, protože to je naprosto klíčové.

Každý zásah vlády sahá obcím a krajům do rozpočtů a bere jim peníze.

Já rozumím oběma. Znovu říkám, že očekávám, že před hlasováním mi dáte odpověď na to, zda podporujete to, aby se narovnaly rozpočty obcí a krajů, protože máte v současné době nástroj, který vyhovuje technicky řešení tak, aby nebyl v rozporu.

Děkuji. Já se hlásím k pozměňovacímu návrhu, který je veden pod číslem 5430. Děkuji.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Děkuji za podporu.

Děkuji. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo.